Takže já si myslím, že tato vláda, tady vlastně nikdo neví, co chce. Nikdo neví, co chce!

A hlavně jsme předali naši zemi ve skvělé kondici. Ve skvělé kondici! Tak si připomeňme, kde jsme byli: šestá nejméně zadlužená země. Kde jsme dnes? Kde jsme dnes? Dvanácté místo. Ano, Česká republika přestává být bezpečná. Kriminalita stoupá. Prosperita? Inflace?

Já mám tady programové prohlášení vlády, to první. A potom to trošku nějak vylepšili. Takže já vůbec tomu nerozumím, proč tady jsme.

Nejnižší porodnost. Nejnižší porodnost!

Takže žádné obstrukce, vážení novináři!

Z naší práce!

Byl ve finále.

Takže já jsem si myslel, že ta média budou objektivní. No, nebudou objektivní!

A pan prezident, který sliboval, že bude prezidentem všech, měl historickou šanci to zavetovat. Kdyby to zavetoval, tak už jste neměli šanci tento rok důchodce okrást. Neudělal, bohužel. Bohužel! Mohlo to být jeho možná jediné gesto, kde by měl nějaký vliv na to, že by lidi měli pocit, že je tady prezident všech, a ne prezident provládní. Směšné peníze. Směšné peníze! Vy se stále vymlouváte na Ukrajinu. Já chápu, že vaše zahraniční politika je jenom Ukrajina.

A dali jsme firmám, zaměstnanosti a všem 370 miliard! To se dá spočítat.

A proč?

Úplně skvěle.

Nevím, kolik to už je. I kdyby to bylo 85, tak to není stále 450. Takže váš problém není Ukrajina, vy se na něj jenom vymlouváte, vy to stále jenom zneužíváte, abyste přikryli vaši neschopnost řídit tuto zemi a udělat lidem lepší život. Lepší život!

Pan kolega Nacher se to snažil vysvětlit, ano, že to vysvětluje, nejsou to obstrukce. My chceme mluvit k věci.